Rovněž ve směrnici je ochrana dodavatelů zastropována, ale směrnice pracuje při zákazu nekalých obchodních praktik s konceptem vyjednávací síly, to je síly v určitém konkrétním vztahu kupujícího a dodavatele. A také tím, že tyto zakázané obchodní praktiky mohou být jednostranně vnuceny jedním obchodním partnerem druhému, mohou posazovat neodůvodnitelný a nepřiměřený přenos hospodářského rizika z jednoho obchodního partnera na druhého nebo mohou vytvářet výraznou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi jednoho obchodního partnera. Podle této směrnice jsou odběratelé s významnou tržní sílou vůči svým dodavatelům rozděleni do několika pásem, počínaje odběrateli s obratem přesahujícím 2 miliony eur a konče již dříve zmiňovaným 350 milionů eur. Směrnice vychází z toho, že nekalé praktiky jsou uplatňovány ze strany většího subjektu vůči menšímu.

Směrnice však také počítá s tím, že některé praktiky, ačkoliv jsou v rozporu s poctivým obchodním jednáním, jsou zakázané, avšak pouze za podmínky oboustranné dohody smluvních stran. Dále problém je v tom, že novela zákona o významné tržní síle dále pracuje s konceptem významné tržní síly na rozdíl od směrnice, která pracuje s konceptem takzvané vyjednávací síly. Směrnice vychází z toho, že větší subjekty mají větší vyjednávací sílu, že nepotřebují ochranu subjekty s určitou velikostí, které jsou zranitelné. Proto směrnice stanoví kategorie subjektů, a to na základě již zmiňovaného obratu. Do novely zákona o významné tržní síle bylo převzato ze směrnice téměř vše, jen tím rozdílem, že návrh novely je spojen s určitým obratem odběratele vůči určitému obratu dodavatele.

Toto neodpovídá realitě v České republice.

Vyjednávací síla je tedy přes dosažený obrat jednoznačně na straně odběratele. V podmínkách České republiky tedy bohužel ve vztahu k obchodním řetězcům ochrana přestala existovat a novela zákona o významné tržní síle tak umožní uplatňovat některé nekalé obchodní praktiky ze strany obchodních řetězců vůči dodavatelům, jejichž roční obrat přesáhne již zmiňovaných 350 milionů euro. Na rozdíl od Slovenska, kde mají zákon č. 91/2019, zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, podle kterého se dostane ochrana proti nekalým obchodním praktikám všem subjektům.

A důležité je si také uvědomit, že novela nově dopadne i na zemědělské podniky v pozici odběratele s významnou tržní sílou, a také do aliance odběratelů. Novela zákona o významné tržní síle totiž odkazuje při vymezení pojmu zemědělské produkty a potravinářské výrobky na seznam v příloze 1 smlouvy o fungování EU, Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti společné zemědělské politiky.

Všichni, kdo s těmito produkty obchodují, si budou muset zjistit podle dosaženého obratu počítaného dohromady s propojenými osobami, zda jsou odběratelem s významnou tržní sílou, a budou muset plnit povinnosti plynoucí z novely zákona o významné tržní síle. Při nesplnění hrozí citelné sankce, jak již jsem zde říkal, 10 milionů nebo až 10 % z celkového obratu.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do diskuse je pan poslanec Feranec, ale viděl jsem tady faktickou poznámku ještě pana zpravodaje.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, jenom pár poznámek k tomuto zákonu. Podporuji to vrácení a z jednoho celkem důležitého důvodu.

Toto ale není čistá transpozice. Kolika subjektů se to dotkne? Kolik je zemědělských subjektů? Dvacet pět, třicet tisíc, plus minus, a dotkne se to všech, malých, velkých. Takže skutečně i z důvodu toho, že není tam RIA, což je skutečně velmi důležité, pokud chceme regulovat velkou část odvětví, skutečně by tam měla být. Takže v tomto smyslu bych podpořil návrh na navrácení. A teď vlastně co je na tom zákoně špatně. Vyjímá určitou část potravinářských a zemědělských subjektů z ochrany proti nekalým praktikám, vyjímá, a čistě jenom na základě obratu neboli tržeb.